Opravdu si myslíte, pane poslanče Luzare prostřednictvím pana předsedajícího, že ti nejchudší a nejslabší mají chuť půjčit 50 tisíc korun na účely, které nedokáže rozklíčovat ani ministryně financí, protože sama říkala, že to prostě neumí?

Děkuji. Já bych jenom připomněl, jelikož jsem také už věkově pamětník, svému kolegovi vaším prostřednictvím, že si vzpomínám, jak jsem do schránky dostal takovou poukázku, jak jsme zadluženi a jak to hodlá napravit. A jaký byl výsledek, všichni pamatujeme. Ono to prostě není jenom o tom, říkat co bude, ale také co bylo.

Tak, nyní vystoupí ještě v obecné rozpravě zpravodaj pan poslanec Jan Volný, zatím poslední přihláška. Prosím sněmovnu o klid.

Děkuji. Chápu to dobře? Takže o 54 dnů, abychom se dopočítali správně potom. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Ano, paní ministryně má zájem. Pan zpravodaj bude mít také zájem? Pane poslanče Volný, vy zájem nebudete mít asi. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Slibuji všem, že budu stručná. Děkuji, pane místopředsedo.

Takže nebudu reagovat na každého z vás, nikoho oslovovat. Samozřejmě nesouhlasím s celou řadou věcí, které tady byly řečeny. Nebyla ani nijak útočná, jsem zvyklá na víc, asi už vypadám hodně sešle, takže to bude ten důvod. Já vás poprosím ještě jednou o klid. Já bych chtěla říct, že ten schodek 500 miliard je nutné vnímat optikou toho, co všechno státní rozpočet sanuje. To znamená, že on sanuje nejen to, o čem tady dnes byla těch několik hodin řeč, ale sanuje propad příjmů a zvýšené výdaje ve zdravotnictví.

Pokrývá také část poklesu příjmů územně samosprávných celků, ať už je to ta plánovaná kompenzace obcím, současné plánované zvýšení výdajů na silnice II. a III. třídy, ale i nepřímo, pomoc zaměstnavatelům, OSVČ v regionech, podpora lázeňství a další programy, na kterých vláda na různých resortech pracuje, čímž udržuje samozřejmě zaměstnanost a spotřebu v daném regionu. A tím samozřejmě se zvyšuje i RUD a vyšší příjmy z RUDu, které jdou i do sdílených daní. To znamená, že ten schodek 500 miliard pravděpodobně bude odpovídat nakonec celkovému schodku veřejných financí, ale toto v tuto chvíli nejsem schopna ani potvrdit, ani vyvrátit. Bylo tady hodně řečeno o veřejných financích.

Já jsem ráda a děkuji této Poslanecké sněmovně, že schválila posunutí harmonogramu, ale v tuto chvíli to skutečně možné není. Když se vrátím k veřejným financím, tak...

Ale současně vydala tři grafy, kde odhadla pro rok 2020 stav veřejných financí v České republice a úroveň zadlužení. A odhadla to přesto, že ta míra zadlužení u nás roste, tak pořád nám přiznává třetí nejnižší zadlužení v rámci toho grafu, který předložila, což odpovídá tomu, že bychom měli třetí nejnižší zadlužení v EU, a zůstává nám i po tom navýšení, což je jasný znak toho, že všechny země jdou touto cestou. Jdou cestou toho si půjčit, zadlužit se. Ale my tím, že jsme vycházeli z velmi zdravých veřejných financí, z velmi dobrého strukturálního salda, tam jsme si vytvořili ty strukturální přebytky a díky tomu si tu pozici pořád udržujeme. Ten třetí graf nesouvisí přímo s rozpočtem, i když nepřímo ano, uznává nám nejnižší nezaměstnanost v rámci Evropské unie. To, že jsme řekli, že se chceme proinvestovat, to není prázdné slovo.

To znamená, je potřeba, aby zabral více veřejný sektor, aby pomohly kraje, města, obce.

Prostě není tam položka, za kterou by si tato vláda nestála.